Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Musím souhlasit s panem zpravodajem.

A že máme manévrovací prostor.

Ale vítám snahu to upravit, zjemnit a pokud možno všude, kde to jde, tu povinnost odebrat. Tam, kde to vůbec není rozumné. My jsme tehdy říkali, že jsme bruselštější než Brusel.

A praxe ukazuje, naštěstí, že to tak vždycky není a že máme nějaký prostor buď něco vyjednat, nebo aspoň nepřidávat k tomu, co už udělat musíme. Takže v tom určitě vládní koalice bude mít naši podporu. Děkuji. Nyní pan ministr Jan Mládek v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ale samozřejmě jsme připraveni o tom diskutovat.

Takže vítám tuto debatu a podrobně se jí budeme věnovat na jednání hospodářského výboru, případně jiných výborů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tady slyším, jak si opozice a koalice vyměňují názory, že vlastně to myslely už tehdy, že by to nemělo být, ale realita byla pak naprosto jiná.

Samozřejmě, neměli jsme je! Jako každý! Tak jenom na vysvětlení. Děkuji. Děkuji. Kdo další do rozpravy? Nikoho nevidím. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? V rozpravě, pane zpravodaji, vystoupilo sedm vystupujících, z toho někteří opakovaně. Nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Je to pravda, pane zpravodaji?

Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o přikázání hospodářskému výboru. Rozhodneme tak v hlasování pořadové číslo 91, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému a lhůta k projednání zůstala podle zákona o jednacím řádu 60 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 20.